Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane guvernére, já jsem se chtěl především zeptat i vzhledem k tomu, vy jste to tady zmiňoval, že ta zpráva už je poměrně stará ve srovnání s těmi aktuálnějšími, tak spíše bych se chtěl zeptat na ten aktuální vývoj, především tedy inflace, to znamená, za prvé, jestli věříte, že se do konce roku dostaneme zpátky do toho tolerančního pásma těch 3 procent, a za druhé, jestli děláte nějaké kroky nebo jakým způsobem se snažíte vyhnout takzvané stagflaci, to znamená situaci, kdy současně zpomaluje ekonomika a současně máme vysokou inflaci, což je asi ten nejméně žádoucí scénář, kdy samozřejmě to opatření, kdy vy jste zvýšili úrokové sazby, hrozí, že trochu zpomalí růst ve snaze omezit tu inflaci, a současně v situaci, kdy nebude stačit, tak budeme mít problém. Děkuji. Děkuji pěkně za slovo. Já bych vlastně chtěl navázat na svého předchůdce.

Takže k tomu zvýšení úrokových sazeb, kterému já rozumím, protože prostě cílem a úkolem České národní banky je bránit inflaci, se Česká národní banka rozhodla, ale přiznejme si, že se k němu rozhodla v prostě ne úplně optimální dobu, kdy se české hospodářství pohybuje směrem dolů, a jak kolega říkal, pohybujeme se, nebo hrozí tady velmi zvláštní nebezpečná situace stagflace, že máme poměrně vysokou míru inflace a zpomalující hospodářství.

Bezesporu budou klesat exportní trhy, které jsou pro nás velmi důležité. Itálie je asi pro nás sedmý nejdůležitější vývozce, nebo exportní trh, kam vyvážejí naši výrobci, což určitě není málo.

Dá se očekávat pokles cestovního ruchu a všech odvětví, která jsou na cestovní ruch navázána.

První centrální banka, která přistoupila k opatřením, je americký FED, který nicméně na rozdíl od České národní banky má, co se týče svých cílů, přece jenom větší důraz i na ekonomický růst, respektive na to, aby podporoval zaměstnanost a tvorbu pracovních míst a nedopustil nějakou vysokou míru nezaměstnanosti.

A byť rozumím, že měnová politika má jistý omezený prostor, nebo omezený vliv, jak pomoci hospodářskému růstu, myslím si, že k dlouhodobému růstu prostě měnová politika sloužit nemá, že nemá být tím, kdo dodává anabolika pro to, aby ekonomika rostla, ale v těchto mimořádných situacích, kdy skutečně se může očekávat nějaký propad, by asi Česká národní banka mohla pomoci.

Děkuji pěkně. Pokud se nikdo nehlásí, je zájem o závěrečná slova?

Děkuji vám. Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, budu se snažit být stručný, byť by to bylo na dlouhou rozpravu.

K tomu přistupují cenové změny, na které my máme velmi omezený vliv, nebo téměř žádný, z povahy věci. Měnová politika není schopna efektivně působit třeba na vývoj cen energií. Ty se prostě odvíjejí od nějakého nadnárodního trhu. Když k tomu přidáme samozřejmě případně změny daňových sazeb, tak jsou to věci, které my, a vždycky to tak bylo, že měnová politika v podstatě od nich do značné míry odhlíží.